Pane premiére, udělím vám slovo a následně přistoupíme k bodům dle pořadu schůze, vyhlásíme výsledek volby do Nejvyššího kontrolního úřadu a následně máme bod 13, vliv na životní prostředí.

A já jsem strašně rád, že máte s tím problém, protože já budu mluvit o nejdůležitějším projektu, který za doby, co jsem předseda vlády, jsem vymyslel, a je to prevence rakoviny.

A proti tomu není vakcína.

A potom, jak jsem slyšel ten projev, tak jsem se o to začal zajímat.

Skandál!

Ale já jsem přesně věděl, co nastane.